Nebudu protahovat tuto část, já jsem i v té debatě říkal, že toto téma chceme otevřít. Zákon pravděpodobně bude, z důvodu i třeba evropské implementace, nebo respektive změn, novelizován v tomto volebním období. Chtěl bych se dobrat systémového postupu, kdy můžeme pracovat s navýšením limitů, jak je třeba i navrhováno, ale měli bychom říci i B skutečně stanovit pravidla, která přispějí k transparentnosti, ale i třeba zjednoduší samotný proces.

Nicméně za mne bylo k této změně stanovisko nedoporučující. Další Senátem navržená změna se týká střetu zájmů, které bylo i při projednávání ve Sněmovně otevřeno a na kterou reagoval i pozměňovacími návrhy kolega Jakub Michálek. Ten návrh byl následně stažen, protože ve Sněmovně nebyla dostatečná podpora pro projednání toho zákona v této formě. Senátem schválená regulace, která je do zákona o zadávání veřejných zakázek přesouvána ze zákona o střetu zájmů, vychází z pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka a ještě jej následně upravuje. Já bych nešel úplně do detailu toho pozměňujícího návrhu, nicméně i v této věci máme zákon, který řeší střet zájmů, kde jsou vydefinovány věci, jako je evidence skutečných majitelů, a z logiky věci si myslím, že v momentě, kdy zadavatel rozhoduje, by měl mít jasný, zákonem podložený návod, jakým způsobem postupuje tak, aby případně s minimem administrativní náročnosti mohl vyloučit dodavatele, na které se aplikace střetu zájmů vztahuje. Já jsem tento návrh v Senátu podpořil v momentě, kdy ovšem dávám na jakousi misku vah několik aspektů. První z nich je nutnost mít tento zákon projednán a schválen z důvodů neplnění legislativních povinností a výhrad Evropské komise k nedostatečné implementaci, což si myslím, že je motor, který žene legislativu dopředu.

Poslední změnou jsou potom ze Senátu nebo jsou čtyři legislativně technické úpravy, jsou to úpravy, které obsahují drobné technické nedostatky. To však nezpůsobuje žádné zásadní problémy a budou odstraněny výkladem. Ten překlenovací výklad, nechci říci podle mne je vlastně triviální. Tolik asi za mne stručné slovo úvodem. Jsem připraven reagovat na případné dotazy i připomínky, ať už zazní z pléna od kohokoli. Děkuji za možnost úvodního slova. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, kolegové ze Senátu Parlamentu České republiky mne vyslali k vám do Poslanecké sněmovny odůvodnit Senátem vrácený návrh zákona o zadávání veřejných zakázek.

Pozměňovací návrhy jsou tři. První pozměňovací návrh se týká navýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Reaguje na růst cen stavebních prací i služeb v posledních letech.

Tyto limity byly přísnější než evropská legislativa. Za posledních více než devět let ceny výrazně stouply, v důsledku čehož jsou dopady zákona daleko striktnější a ukládá zadavatelům povinnost vypisovat veřejnou zakázku pro daleko větší podíl nákupu služeb a stavebních prací. To s sebou nese vyšší administrativní zátěž a prodlužuje se realizace veřejných nákupů, což způsobuje zadavatelům řadu problémů.

Pro pozměňovací návrh hlasovalo 57 ze 75 přítomných senátorů a senátorek napříč politickým spektrem, což je ukázka jeho potřeby.

Zároveň v rámci proporcionality navrhovaného řešení střetu zájmů omezuje okruh veřejných zadavatelů, na které současné ustanovení § 4b zákona o střetu dopadá. Vzhledem k postavení člena vlády či vedoucího jiného ústředního správního úřadu a rozsahu jeho exekutivní moci se současné pravidlo bude nově vztahovat pouze na veřejné zadavatele, kterým je Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvkové organizace a jiné právnické osoby, které Česká republika, Česká národní banka nebo státní příspěvkové organizace převážně financuje. Může v něm uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů jeho statutárního nebo kontrolního orgánu. Nově navrhované ustanovení nebude dopadat především na územní samosprávné celky a jejich příspěvkové organizace, kde vrcholný funkcionář exekutivy zpravidla nevykonává působnost přímo.

Třetí pozměňovací návrh napravuje legislativně technické vady v návrhu zákona, terminologické nepřesnosti a odkazy na zrušené právní předpisy. Navrhované změny byly konzultovány s Ministerstvem pro místní rozvoj. Ministerstvo pro místní rozvoj se k návrhu vyjádřilo kladně.